A poslední dotaz. Já to nevím. Neřešil jsem to, řešila to výběrová komise.

Může se vlastně tykat, pane předsedající, i vaším prostřednictvím?

Takže pane poslanče, vaším prostřednictvím, pane předsedo, věřte, že opravdu, nebo věřte nevěřte, ale že opravdu ten jediný hlavní důvod byl ten, že jsem chtěl, aby už ta nová koncepce, kterou jsem od inspekce chtěl, začala fungovat co nejdřív, to znamená ideálně od listopadu. To byl ten důvod. Ale věděl jsem, že kvalitu člověka znovu ověříme služebním zákonem, protože jsme věděli, že bude přesoutěžen, ale mohl být přesoutěžen někdy až do roku 2015, nebo dokonce do poloviny roku 2016. Děkuji. A pokud nejsou... Děkuji. Chci jenom říci, vážený pane ministře, vy jste mě úplně nepotěšil.

O tom rozhodneme hlasováním. Ještě přivolám kolegy z předsálí a budeme hlasovat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení, to znamená... Prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Všechny vás odhlásím, prosím o novou registraci. Pro nově příchozí zopakuji, že je návrh na vyjádření nesouhlasu s odpovědí pana ministra životního prostředí.

Kdo je proti návrhu usnesení?

Další interpelací bude interpelace pana poslance Michala Kučery na předsedu vlády Bohuslava Sobotku. Interpelace spolu s odpovědí vám byla předložena jako tisk 684, projednávání bylo přerušeno a v rozpravě si přeje vystoupit pan poslanec Kučera.

Pan premiér uznal, že Česká republika má velké zpoždění z pohledu digitalizace státní správy, a současně řekl, že Česká republika se řadí na jedno z posledních míst, pokud jde o elektronizaci státní správy.

Co pan premiér Sobotka nezmínil, tak plán nečeká jen na data o pokrytí internetovým připojením, která má dodat onen Český telekomunikační úřad.

A samozřejmě všichni si prosím uvědomme, a to byl taky důvod mé interpelace na pana premiéra, nikoliv na ministra průmyslu a obchodu, že v okamžiku, kdy Česká republika nebude mít zpracován onen národní plán, nemůže dostat oněch slíbených 14 miliard korun na podporu broadbandu, tedy onoho vysokorychlostního internetu nebo výstavby sítě.

Proto ta má interpelace na předsedu vlády. Čím mě pan premiér nepotěšil?

Takže věřím, že tamto spíše bylo jenom z toho pohledu nějakého doporučení, nikoliv nutné podmínky, že pouze ti velcí poskytovatelé dosáhnou na ony dotace. Víceméně přestože k tomu mám některé připomínky, které tady zazněly, tak nebudu navrhovat žádné usnesení. A jenom bych chtěl vyzvat pana předsedu vlády, pana Sobotku, aby skutečně dohlédl na to, aby dotčená ministerstva předložila onen národní plán a abychom dosáhli na oněch 14 miliard korun dotací a aby na ně dosáhli i malí poskytovatelé, nikoliv ti velcí, kteří se na ně v současné době chystají.